Tak ještě jednou s přednostním právem. V případě, že je přijato usnesení Poslanecké sněmovny nebo přijat zákon, tak lze přijmout doprovodné usnesení. Ale je to doprovodné usnesení vždycky k něčemu přijatému. Nikoliv k něčemu, co nebylo přijato. V tom případě je to pouze usnesení a v tom případě ale musí být zařazen nový bod a takové usnesení projednávat v rámci tohoto bodu. Pokud zamítneme nebo vrátíme, není k čemu. I v případě zamítnutí lze přijmout doprovodné usnesení. To znamená, my musíme přijmout nejdříve samostatné usnesení a k tomu musíme přijmout doprovodné usnesení. V tento moment vzhledem k tomu, že už je uzavřena rozprava, mohou vystupovat pouze lidé s přednostním právem. A já bych poprosil pana zpravodaje, aby nás v tento moment provedl hlasováním. Takže prosím, první by byl návrh na vrácení do druhého čtení. Stanovisko negativní. Chci se zeptat pana navrhovatele, jaké má stanovisko.

Takže já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takto navržené usnesení. Kdo je proti?

Přítomno je 116 poslanců, pro tento návrh bylo 17, proti 55. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.